Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není nikdo přihlášen. Ptám se, zda se někdo hlásí teď. Není tomu tak, tedy končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem paní ministryně nebo pana zpravodaje. Zájem o závěrečná slova není. Nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční, aby se zabýval tímto návrhem? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, že předložený návrh projedná jako garanční výbor rozpočtový výbor.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Je takový návrh, který by zde někdo přednesl z pléna? Není takový návrh, a protože nezazněl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, konstatuji, že jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto sněmovního tisku. Já děkuji paní ministryni a děkuji panu zpravodaji. Otevírám projednávání bodu číslo 35.